Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, milá vládo, i já si myslím, že na těch číslech, co tady ukázal pan poslanec Jurečka, není pravda to, co tady paní poslankyně Vrecionová říkala, protože určitě se podařilo stabilizovat, minimálně stabilizovat živočišnou výrobu na úrovni, kdy se neustále propadala. Když se dneska podíváme do krajiny, podíváme se na mapu intersucha, tak pořád oblasti, které vypadají daleko nejlépe, jsou oblasti, kde jsou udrženy stavy skotu, kde je silná živočišná výroba. Děkuji. Děkuji.

Nechal bych to s prominutím běžet tak, jak to je. Děkuji.

Vážený pane kolego prostřednictvím předsedající, ne všichni zemědělci, mluvím s řadou těch malých zemědělců, kteří nejsou schopni to administrativně zvládnout, protože je to velmi složité.

Takže samozřejmě budeme pracovat dál.

Jenom velmi krátce k vyjádření předpředřečníka.

To se týká úplně všech. Zda to je, nebo není ve veřejném zájmu.

Znovu se pokusím zeptat paní ministryně.

Prosím, máte slovo. Dobrý den dámy a pánové.

Takže určitě bych se přimlouvala za to, abychom to už takhle nechali.

Takže pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo.

Zrovna tak respektuji názor paní kolegyně Vrecionové. A já bych jenom tomu názoru oponoval.

Ale jsou to dva názory proti sobě. To o tom jiném možném řešení jsme tady slyšeli prvně od pana kolegy Bendla, když už byl poté, co byl ministrem.